Je to správné rozhodnutí? Je to správné rozhodnutí. Pokud pravidelně nebo opakovaně jsme zvýšili životní a existenční minimum, tak to má dopad do šesti sociálních dávek, a tím pádem vyšší výdaje v sociální oblasti. Otázka zní je to správné rozhodnutí? Je to správné rozhodnutí.

Ale otázka zní máme nebo musíme udělat tyto kroky v této době? A odpověď zní máme a musíme je udělat v této době.

Já říkám jednu věc, že politicky je neprůchodná a to můžeme přiznat nějaká velká strukturální změna, jedna jediná nebo dvě, které by řádově šetřily 100, 120 miliard strukturálního deficitu. Není těžké to napsat. To všechno vlastně máme napsané na financích. Těžké je to tady prosadit. A řekněme si otevřeně, jak by vypadala debata v Poslanecké sněmovně.

Žádné jiné výdaje ten strukturální schodek nečiní než výdaje v sociální oblasti, v oblasti zdravotnictví, v oblasti školství. A pokud tady přijdeme s něčím řádově kolem 100 miliard, no tak já... Říkáte, vy máte ty úředníky. Vy jste ty úředníky měli osm let. Ty samé v naprosté většině.

Ano, můžeme se k tomu vrátit, neříkám, že dneska, a můžeme to porovnat.

Uvidíme, jestli najdeme společnou řeč například v úpravě parametrů důchodového systému.

Pokud se efekty mají dostavit za osm, deset let, tak než přijde nějaký pozitivní efekt, zase se změní. A teď nechci hodnotit, kterým směrem a který recept je lepší. Takže naší ambici je, abychom i v této důležité oblasti našli shodu. Pravda je, a myslím, že tomu rozumíte, že v minulých týdnech a měsících nebyl dostatek prostoru na to vést velkou debatu o změnách důchodového systému. Řešíme přece úplně jiné věci, které nemohl v lednu ještě nikdo, nikdo předpokládat. Říkám jako Česká republika, neříkám jako vláda.

Takže tři dobré zprávy ze září, které nepublikovala vláda: Za prvé evropské srovnání. To neznamená, že máme být s tím číslem spokojení, abych nebyl špatně pochopen.

Druhá dobrá zpráva jak to zvládá Česká republika a zaměstnavatelé. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. To je přece dobrá zpráva při té záplavě špatných zpráv.

Statisíců. I v tak těžké době, jako je dnes, když se podíváte na poslední publikovaná čísla, tak je větší počet volných míst než počet nezaměstnaných. Zase, nepodceňujme rizika toho, že ten trend se může otočit a že ta nezaměstnanost může růst, ale neporoste do katastrofálních rozměrů.

To jsou všechno dobré zprávy, aniž bych podceňoval a zlehčoval závažnost situace, v které v této chvíli se Česká republika nachází.

To nejsou triviální otázky.

No tak jsme si nechali udělat...

A není náhoda, že to jsou nejbohatší země Německo a Francie. Pak byly asi tři nebo čtyři země, které je například uplatnily na jeden region ve své zemi, jako Itálie nebo Estonsko. Ty programy u nás taky běží.

Malý příklad z veřejné debaty v České republice.

Spíš je to poučení pro nás, když už máme výsledky po několika měsících, a říct tudy cesta nevede.